Vážené dámy a pánové, chtěl bych vás tímto požádat o podporu tohoto materiálu jak na dnešním jednání, tak i v rámci dalšího legislativního projednávání ve výborech Poslanecké sněmovny, i ve druhém a třetím čtení. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, pane ministře, a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, poslanec Michael Rataj. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, byl jsem pověřen, abych vás seznámil se sněmovním tiskem číslo 297.

Byl připraven Českým báňským úřadem jako spolugestorem Ministerstva průmyslu a obchodu. Hlavní cíle předkládaného návrhu zákona poměrně podrobně uvedl pan ministr Síkela, nicméně alespoň zopakuji důsledky navrhované úpravy. Jednak je to odstranění nadbytečné administrativní zátěže orgánů státní správy i subjektů, které nakládají s výbušninami. Dále je to zvýšení ochrany a bezpečnosti provozu při nakládání s výbušninami a optimalizace činností orgánů Státní báňské správy. Tolik stručné shrnutí zákona. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, pane zpravodaji. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já si dovolím vás seznámit se stanoviskem klubu hnutí ANO.

Bohužel se potýká s poklesem správní a kontrolní agendy, a to je právě z důvodu poklesu těžby radioaktivních surovin, a zejména ukončení těžby na ložisku Rožná v Kraji Vysočina. Agenda se dle návrhu má převést na Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického, a to do Hradce Králové, což rozhodně také dává smysl. Dále se navrhuje odstranit administrativní překážky při povolování vývozu výbušnin. Víme, že je velmi nejednoduché řešit právě agendu kolem výbušnin, a vždy dáváme pozor na to, aby tam nevznikly nějaké prostory k neoprávněnému nakládání. Zde se zavádí alternativní nástroje, kdy namísto povolení orgánů třetích zemí s antiexportní doložkou, a to vlastně povolení orgánů třetích zemí nebo prohlášení zahraničního konečného uživatele, právě s vloženou antireexportní doložkou a samozřejmě potvrzené tamním orgánem. Povinnost zpracování té antireexportní doložky se nově vyžaduje pouze u dokumentů vystavených tamním dovážejícím obchodním partnerem, což za nás také dává smysl. Tím právě Český báňský úřad přistupuje k praxi uplatňované při vývozu materiálů dvojího užití, tudíž už tady legislativní zkušenost je. Dále se v řízeních o žádostech o povolení vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin navrhuje zavést takzvaný institut tichého souhlasu, to jest v případě, že orgány státní správy nebo zpravodajské služby nebudou mít proti obchodní transakci námitky. Zde jsme rádi, že je právě myšleno i na zpravodajské služby. Tím pádem nebude následně nutné formálně stanovisko vydávat a ten proces se zjednoduší Celní správy se tady navrhuje změnit, automatizovat vlastně formu skrze ty příslušné informační systémy a tok informací omezit na nezbytně nutné údaje pro celní potřeby tudíž opět zjednodušení, což vítáme. Dále je navrženo odstranění překážek pro efektivní informační spolupráci s Policií České republiky o trhacích pracích velkého rozsahu.

Dále se modernizuje prokazování podmínek pro nakládání s výbušninami. Zde se bavíme právě o bezúhonnosti fyzických osob prověřuje se primárně skrze rejstříky trestů a obdobné evidence. Navrhuje se rozšířit podmínky pro nakládání s výbušninami nespácháním trestných činů na úseku munice a pyrotechnických výrobků, což dává logiku, zdravotní způsobilost prověřovat mimo jiné hodnocením zdravotního stavu skrze zdravotní kontraindikace, které jsou stanoveny v již existující vyhlášce. Takže za mě všechny ty zmíněné změny rozhodně smysl dávají, my tady tu novelu vítáme a podporujeme. Děkuji. Já vám děkuji, pane poslanče. Ptám se, zda někdo další se hlásí do obecné rozpravy? Pan zpravodaj také ne.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Žádnou přihlášku nevidím, v tom případě dám hlasovat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s tím, aby garančním výborem tohoto tisku byl hospodářský výbor? Kdo je proti tomuto návrhu? S tímto návrhem byl vysloven souhlas a konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru a ptám se, zda jsou zde nějaké další návrhy k přikázání tohoto tisku?